Babiš se ptal co je důchodová reforma?

Nebo to vážně nemyslí.

Děkuji.

Podle nás celý ten balík je důchodová reforma a reaguje na nějaký sociální vývoj. Reaguje na nějaký demografický vývoj v západní společnosti. Každý, kdo trošku se orientuje v demografii, tak ví, že samozřejmě s tím, jak se společnost modernizuje, tak se lidé dožívají stále vyššího věku. Takže od osmdesátého devátého se průměrný věk v České republice prodloužil asi o sedm, osm let.

Je to tak asi.

Můžeme to vidět? Děkuji za pozornost. Děkuji.

Děkuji za slovo, také hezké odpoledne. A já bych ráda reagovala na slova pana ministra, kdy říkal, že v době, kdy ANO bylo ve vládě, se pro seniory nic neudělalo, tak já bych jenom ráda připomněla, a ono to není tak dlouho, takže si na to určitě všichni vzpomeneme, že důchody rostly, protože v době, kdy ANO přišlo do vlády, tak důchody byly směšně nízké, především invalidní důchody. Ale zároveň se pracovalo, zkvalitňovaly se sociální služby, zdravotní služby a veškerá opatření, která byla na MPSV navrhována, byla navrhována s tím, že jsme se dívali na to, aby posílila kvalitu života seniorů. Ale bohužel parametrické změny, které dnes projednáváme, tak tam nenajdu ani jednu pozitivní věc.

Takže bych ráda, abychom nezapomínali na to, jak to bylo, a opravdu se kriticky podívali na veškeré změny, které teď projednáváme. Jsou to prostě škrty, které dopadnou negativně na současné i budoucí seniory. Děkuji. Děkuji.

To mi tam chybí.

Koneckonců to tady máme jako tisk 474.

To musí být dohoda koalice s opozicí, jinak po příštích volbách se zase vrátíme zpátky. Už jsme to zažili u druhého pilíře. Děkuji. Děkuji za slovo. Já jsem se ve svém prvním období zúčastnil jednání té důchodové komise a byl to neskutečný turecký trh, protože každý z pohledů byl trošku jiný. Jedna strana říkala, že je potřeba zapojit osobní zodpovědnost, druhá strana říkala, že udržitelnost průběhového systému je v pořádku a hovořili jsme o nějakých parametrických změnách, které teď dáváte, které posouvají některé parametry a odchody věku do důchodu. To nemá žádný jiný důvod. Protože kdybyste to chtěli poctivě připravit, tak bychom si museli sednout, museli bychom si říct, jaké parametry tam nastavíme, jakou spoluúčast občanů a firem k tomu uděláme.

Tak bych byl velmi opatrný a za mě není to důchodová reforma. Děkuji za slovo. Tak on už to řekl můj ctěný kolega Roman Kubíček, co jsem chtěla říct já. Tak možná trochu jinými slovy, já si stojím, pane ministře, za každým výrokem. Ano, ekonomicky to má samozřejmě prodloužení odchodu věku do důchodu tak, jak vám to dneska předkládají úředníci, tak to má určité ekonomické pozitivní dopady. Ale přesně to, proč naše vláda nakonec na jednání nepřistoupila a zachovala ten věk odchodu do důchodu k tomu prodloužení, byla právě ta doba dožití. Že neexistují, nebyla relevantní data. A já jsem se vás na našem jednání také ptala: máte data?

Nebo vy jste v opozici byli schopni, pane poslanče, prostřednictvím pana místopředsedy, s pár analytiky udělat taková ta objemná data?